Dobrý den, vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně.

Součástí analýzy byla legislativní a metodická opatření k odstranění duplicit kontrol.

V rámci analýzy bylo navrženo legislativní opatření, které odstraňovalo duplicitní kontrolu Ministerstva financí u žadatelů a příjemců dotací a nahrazovalo je auditem systému poskytovatelů.

Veto Senátu Ke sjednocování a lepšímu využívání výstupů z kontrol přispívá stanovení přesného obsahu zpráv o výsledcích finančních kontrol.

Při plánování kontrol Ministerstvo financí zohledňuje skutečnost, zda byla poskytnutá dotace v minulosti zkontrolována, například poskytovatelem dotace, případně Nejvyšším kontrolním úřadem. Tento postup byl přijat s ohledem na požadavky Evropské unie jen v případě dotací z národních zdrojů. Výsledkem je, že Ministerstvo financí v rámci kontroly národních dotací od roku 2017 neprovedlo žádnou duplicitní kontrolu u obcí. Prostředky poskytované z fondů Evropské unie jsou předmětem kontroly auditního orgánu Ministerstva financí. Obce i v tomto případě nepatří mezi rizikové příjemce.

Zkontroloval přitom dotace v objemu přes 300 milionů korun. Mimo legislativní změny byla realizována i tato metodická opatření: Za prvé zvyšování kvality kontrolních výstupů a předávání podnětů na finanční úřad. Za druhé analýza kontrolních závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu pro směřování metodické pomoci. Za třetí využívání veřejně dostupných zdrojů v rámci přípravy na kontrolu. Za čtvrté zpracování výstupu kontrolní činnosti do metodických pomůcek a realizace školení. Postupně dochází k poklesu počtu kontrol finančních úřadů u územní samosprávy.

K výraznému omezení duplicitních kontrol došlo novelou rozpočtových pravidel z roku 2015, která rozšířila kompetence poskytovatele řešit porušení rozpočtové kázně bez zapojení finančních úřadů. K otázce, zda budou učiněny kroky před přijetím vládní novely zákona o Nejvyšším kontrolních úřadu, si dovoluji odkázat na výše popsaná opatření. Nutno ale uvést, že problematika duplicitních kontrol se týká především malých obcí, které nemají podléhat kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu. Proto zatížení obcí duplicitními kontrolami není překážkou rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu, který by podle současných návrhů měl kontrolovat pouze statutární města.

Děkuji za pozornost.

Děkuji, pane premiére, za doplnění odpovědí na některé z mých otázek.

Možná že by stálo za to tedy tuto analýzu ve Sněmovně projednat. To za prvé. A za druhé.

To si myslím, že je důležité. Ale moje otázka se vrací k tomu, co jsem říkala ve svém předchozím vystoupení, zda budete usilovat ještě o to, aby se do Sněmovny dostaly v tomto volebním období ty zákony, které neprošly. Ty čtyři zákony. A zda by nestálo za úvahu, tedy pokud vláda měla zájem reagovat právě na usnesení Senátu, případně přepracovat tyto zákony tím způsobem, aby je Sněmovna mohla odhlasovat, a to samé platí pro Senát.

Děkuji. Prosím.

Ještě zopakuji jednou ta čísla.

Nicméně já se ale ještě na to podívám.

Nicméně to ještě prověřím s kolegy. Děkuji.